A upozorňuji na to, často jsem dotazován, proč to už není. Jsem skálopevně přesvědčen o tom, že správné číslo je důležitější než rychlé číslo. Takže uvolňování těchto dat je zájmem všech a bude k dispozici tehdy, a věřím, že to bude brzy, jakmile všechna očkovací místa budou schopna v reálném čase vykazovat to, co je od nich požadováno, aby tato informace byla relevantní. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji.

Tak, už to vypadá dobře, že bude mít pan ministr čas poslouchat. Děkuji za ta čísla.

V tom problém není. Nicméně já začnu tím, čím pan ministr skončil.

A já bych chtěl nabídnout panu ministrovi strukturu těch dat, která podle mě je zajímavá pro veřejnost a která by mohla zvýšit důvěru v očkovací strategii, a tím pádem zvýšit i počty zájemců, kteří se chtějí očkovat.

První skupina jsou zdravotníci.

Tyto detailní informace podle mě mohou výrazným způsobem zvýšit důvěru a zájem lidí o očkování.

To jsou přesně případy, které snižují důvěru veřejnosti, a měli bychom se jich vyvarovat. Tak, pane ministře, já jsem to absolvoval. Osobně.

Sto padesát minut!

Takže opravdu katastrofa.

Tam se nic nepočítá. Jsou mnohem složitější procesy než tohle. Ale o tom se nechci přít. Co se stalo? Vláda vzbudila veliká očekávání, ale nebyla je schopna naplnit. Pan ministr říkal tak kulantně, že 90 % proběhlých očkování dostali klienti nebo ti, kteří byli na řadě. Ale to není úplně dobrá informace. Deset procent očkování dostali ti, kteří na řadě nebyli. A to není malé číslo. Deset procent.

Anebo v tom horším případě musí včas dostat informaci, podotýkám slovíčko včas, včas musí dostat informaci, že z mnoha důvodů nebo z konkrétního důvodu není možné ten den provést to, co mají rezervováno, a okamžitě systém musí nabídnout nejbližší možný náhradní termín.

Já požádám Sněmovnu o klid. Pane poslanče, ještě chviličku.

Děkuji za to, že už tomu tak nebude.

Nemám na to odpověď.